Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika¸ konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 84 narodna poslanika, odnosno da imamo uslove da nastavimo sa radom Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Izvolite. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, u proteklih deset dana u Srbiji su održane tri naučne konferencije, odnosno simpozijuma, i to 10. na Univerzitetu odbrane i na Institutu za političke studije, a od 17. do 19. u Nišu međunarodni simpozijum „Istinom do pravde“ u organizaciji Advokatske kancelarije „Aleksić“, Pravoslavne akademije nauka, umetnosti, veština i inovacija Srbije i Asocijacije za bezbednost kritične infrastrukture. Moje pitanje je usmereno prvenstveno prema predsedniku Narodne skupštine gospođi Maji Gojković. Naime, na ovim naučnim konferencijama postavljeno je pitanje rezultata Komisije Vlade Republike Srbije za ispitivanje posledica delovanja osiromašenog uranijuma na ljude i životnu sredinu i o radu skupštinske komisije koja je takođe formirana pre 13 meseci, 18. maja prošle godine u ovoj sali, a koja je takođe trebalo da utvrdi uzročno-posledične veze između bombardovanja, odnosno dejstva osiromašenog uranijuma i bolesti ljudi i oštećenja životne sredine. Naša predsednica gospođa Maja Gojković je prošle godine od nas tražila jedinstvo i bila je vrlo angažovana prilikom formiranja ove komisije. Mi narodni poslanici smo iskazali jedinstvo jer od 167 narodnih poslanika 166 je glasalo za tu inicijativu. U tim dokumentima je predviđeno da ta naša komisija skupštinska svakih šest meseci izvesti Skupštinu o rezultatima koje je postigla u tih šest meseci. Mi evo posle godinu dana nemamo nikakvu informaciju da li se ta naša skupštinska komisija sastaje, da li ima neke probleme, jer mi kao narodni poslovi to moramo da znamo. Za onu drugu komisiju državnu koju je formirala Vlada takođe imamo potrebna saznanja da ona ništa nije učinila i da ništa ne radi. Ali, nešto što je simptomatično, gospodo, pored ovih šestomesečnih izveštaja, prvih preliminarni izveštaj koji naša komisija treba da dostavi javnosti je kraj 2020. godine. Ali, gospodo, ovaj Jedanaesti saziv Skupštine Republike Srbije neće biti u ovoj sali krajem 2020. godine, možda će biti neki narodni poslanici, ali odlaskom Jedanaestog saziva odlazi i skupštinska komisija koja je trebalo da saopšti te rezultate. Ja to onda nekako doživljavam ne mogu da kažem kao svojevrsnu prevaru, ali mi koji smo dali potpunu podršku za formiranje te komisije nikada nećemo saznati šta je to ona uradila, jer ona jednostavno neće biti u mogućnosti da saopšti taj izveštaj jer više neće biti aktuelna, neće biti skupštinska komisija. Želeći da pomognem toj našoj komisiji, angažovao sam se nekoliko puta, i kod doktora Laketića doveo sam u ovu ovde Skupštinu i doktore nauka koji se bave ovom problematikom. Šta je osnovni problem u Srbiji? U stvari, postoji jedno pitanje na koje mi treba da odgovorimo – šta mi to u stvari hoćemo? Da li mi hoćemo da saznamo istinu? Ako hoćemo da saznamo istinu, gospodo, onda moramo da imamo i da formiramo našu nacionalnu laboratoriju koja će biti akreditovana, koja će imati instrumente koje danas nemamo u Republici Srbiji i gde će svaka žrtva biti individualizovana odnosno dobiti svoje ime i prezime, preko žrtve se uspostaviti ta veza između bolesti i osiromašenog uranijuma i tek tada sve one statistike o kojima govorimo mogu da dođu u obzir. Oprema koja nedostaje Srbiji košta 600 hiljada evra, a materijal koji je potreban uz tu opremu godišnje će koštati oko 400 hiljada evra. Pa, gospodo, ako smo mogli za jedan Notr Dam da preko noći damo milion evra, valjda možemo za našu decu, naše vojnike i sve ljude iz Republike Srbije.

Mi kao narodni poslanici moramo učiniti taj prvi korak, da pritisnemo, na kraju krajeva, i Vladu da se nabavi odgovarajuća oprema, da se formira nacionalna laboratorija, jer je prošlo 20 godina. Za 10 godina više nećemo imati koga da ispitujemo. Hvala, generale Deliću. Idemo dalje sa pitanjima. Izvolite. Prvo pitanje upućujemo ministru prosvete i pitamo ga da li će podneti ostavku, nakon saznanja da je test iz matematike za đake osnovnih škola za prijem u srednje škole ipak procureo u javnost iz štamparije, obzirom da je on lično tvrdio da je tako nešto, zahvaljujući njemu i njegovom ministarstvu, nemoguće i da je, citiraću ministra, "ta rupa u poslednje tri i po godine zapušena" Dakle, ako je test izašao iz štamparije, onda se baš radi o kršenju protokola za distribuciju testova. Taj protokol je direktno u nadležnosti ministarstva i nesumnjiva je onda i lična odgovornost ministra. On je vrlo lakonski ustvrdio, vrlo brzo nakon provaljivanja testova, da su za izlazak testova u javnost odgovorne neke žene, neke majke. Međutim, najnovija saznanja su da je uhapšen radnik štamparije koji je direktno iz štamparije izneo testove u javnost. Dakle, sugerišemo ministru prosvete da iskaže ličnu odgovornost i podnese ostavku. Sledeće pitanje upućujemo ministru unutrašnjih poslova. U javnosti se nedavno pojavila informacija da je novi Pravilnik o policijskim ovlašćenjima, koji je usvojen 10. juna, stupio na snagu, a njime se detaljnije reguliše upotreba suzavca, spreja, šokera i električne palice. Novim Pravilnikom predviđena je upotreba elektro-šokera i električne palice i na osobe koje su ranjene, obilno krvare, ali i na trudnicama i mentalno obolelim osobama, čak i na srčanim bolesnicima. Ovakve odredbe stvaraju ogromnu zabrinutost, iako u Pravilniku piše da se ovakva sredstva nad ovim licima smeju upotrebiti samo kao krajnja i jedina preostala mera, uz obavezu službenih lica da momentalno obezbede medicinsku negu tim licima. Ali, ako upotrebite elektro-šoker i električnu palicu na srčanom bolesniku za pružanje naknadne medicinske pomoći, možda neće biti vremena. Potrebno nam je objašnjenje koja je logika da se ovakve drastične mere dozvole i prema ovim nemoćnim licima i licima u posebnim stanjima i interesuje nas namerava li Ministarstvo unutrašnjih poslova promeniti ovaj pravilnik i ukinuti ovakve drastične odredbe o primeni fizičke prisile? Naime, od 1. jula vozači u Srbiji mogu vozačke dozvole da dobiju preko "Pošte Srbije" na kućnu adresu, barem tako propisuje pravilnik o vozačkim dozvolama koji je donet 13. juna i objavljen u "Službenom glasniku", videćemo kako će to u praksi zaista funkcionisati, ali nas interesuje da li je ovako nešto planirano i sa ostalim ličnim dokumentima, a pre svega sa putnim ispravama? Ovih dana, poslednjih nedelja i meseci, ponovo, kao i svake godine u vreme godišnjih odmora, formira se gužva po šalterima Ministarstva unutrašnjih poslova, pogotovo u većim urbanim sredinama. Gužve se pre svega prave radi preuzimanja izrađenih novih pasoša. Kod predaje zahteva za pasoše sistem e-uprave i elektronskog zakazivanja u određenoj meri još i uspeva da predupredi gužve, mada se i tu dešava da na duži rok svi termini za elektronsko zakazivanje su popunjeni i nemoguće je zakazati elektronski termin za predaju zahteva za pasoš. I poslednje pitanje Ministarstvu finansija i predsednici Vlade - da li planiraju da u skupštinsku proceduru predaju svoju verziju zakona o finansiranju Vojvodine, jer donošenje takvog zakona predstavlja i ustavnu obavezu? Verzija zakona koja je ovde nedavno raspravljana nije usvojena, pa nas zanima da li Vlada planira da preda svoju verziju? Pitanje postavljamo i povodom izjave pokrajinskog premijera Igora Mirovića da se u Vojvodini prečišćava svega 10% otpadnih voda i da je taj problem stavljen na visoko mesto na listi prioriteta, ali i da je za njegovo rešavanje potrebno izdvojiti značajna finansijska sredstva, a pored toga, preko 600 hiljada ljudi u Vojvodini pije tehnički neispravnu vodu koja ima arsen u sebi, koji je vrlo opasan i kancerogen. Dakle, imamo problem zaštite životne sredine koji je u Vojvodini vrlo izražen i koji treba finansirati i za koji u narednih 10-15 godina nam je potrebno preko osam i po milijardi evra. Zahvaljujem. Hvala, kolega Đuriću. Da li se još neko javlja za reč?

Reč je o banci koja je jedna od dve, uslovno rečeno, banke sa većinskim ili sa punim državnim vlasništvom i banci koja dobro posluje, banci koja je nakon likvidacije onih državnih banaka početkom 2000. godina bila najznačajnija finansijska institucija u Srbiji. Time se nastavlja, plašim se i dovršava ova fatalna praksa, više vlasti Republike Srbije da rasprodaju državne resurse, da rasprodaju zapravo resurse budućih generacija sa više ili manje dobrim obrazloženjima i sa više ili manje dobrim projektima. Nezavisno od toga da li će biti postignuta cena koliko se očekuje ili ne, mislim da je pogubna praksa pogotovo u kreditno finansijski institucijama a i drugim, kako bih rekao kompanijama od vitalnog nacionalnog značaja.

Mislim da to nije dobro, pogotovo što je, pošteno govoreći, i ova vladajuća većina, između ostalog godinama kritikovala tu praksu, te privatizacije i prodaje, ali sad bukvalno, svega i svačega i najavljivala da će sa tom praksom prekinuti. Sećamo se kako se grmelo, ja bih rekao sa razlogom, iz ovih poslaničkih klupa samo sa druge strane, odnosno sa tada opozicione, a sada vladajuće strane kada su likvidirani početkom dvehiljaditih godina na jedan skandalozan način, slažem se, likvidirane vodeće državne banke na čelu sa „Beobankom“ i ostalima. Dakle, ovo nije tako, daleko od toga, ali je svejedno ovo pogubno, jer bez utemeljenja u nekoj i u nekoliko uspešnih finansijskih institucija domaćih mislim da je uzaludno očekivati da će iko drugi imati više razumevanja za potrebe domaće privrede nego što to ima banka, domaća banka u državnom vlasništvu. To do dali oni posluju dobro, da li imaju gubitke, da li im je menadžment kvalitetan ili ne, to je odgovornost vlasti, države i onih koji taj menadžment postavljaju. Podsetio bih vas, takođe, na drugo, tj. na moje prošlo pitanje od utorka, kada sam pomenuo onaj skandal sa izjavom službenice crnogorske ambasade u Turskoj, neću ga citirati ponovo, svi znamo o čemu se radi. Pitanje je bilo, samo da podsetim Ministarstvo spoljnih poslova, ta praksa odgovora je ranije funkcionisala vrlo dobro i na ovih poslanička pitanja odgovori su stizali nekada malo više rutinski, nekada konkretniji, ali da se ne zaturi to moje pitanje. Dakle, prošlo je već nekoliko dana, a ja i dalje nisam čuo, a dozvoljavam da sam možda nešto propustio, nisam čuo niti šta je učinilo Ministarstvo zvanično, Ministarstvo spoljnih poslova, niti sam video da je došlo do obraćanja i zvaničnog izvinjenja Srbiji. Dakle, to šta će crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova učiniti prema svom službeniku, to je njihova stvar, ali mene zanima šta će država Crna Gora učiniti sa tim u vezi prema državi Srbiji i da li smatraju da postoji neka potreba za nekim gestom izvinjenja. Ono što je sa tim u vezi još bitno, ja bih podsetio na slučaj, već pomalo zaboravljen, ali i dalje prilično dramatičan, četvorice srpskih intelektualaca na čelu sa gospodinom Bećkovićem, kolegom Mirovićem, Antićem, Rakovićem, dakle kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Dakle, četvorici intelektualaca koji imaju više ili manje kritički stav prema vlasti Crne Gore zabranjen je ulazak u državu Crnu Goru i ja stvarno, prvo, želim da vidim šta je naše Ministarstvo spoljnih poslova učinilo sa tim u vezi i da li možda se smatra da postoji potreba za nekim adekvatnim ili analognim potezom ili makar za energičnom intervencijom i maršem u vezi sa tim? Mislim da je apsolutan skandal da, ne kriminalcima, ne ljudima sumnjive, ne znam, prošlosti ili za koje se smatra da mogu teroristički delovati prema bilo kome, nego ozbiljnim srpskim intelektualcima se uskraćuje mogućnost boravka i ulaska u Crnu Goru. Hvala. Hvala, kolega Vukadinoviću. Izvolite. Poštovani potpredsedniče, uvažene kolege narodni poslanici, danas bih koristiće svoje pravo iz člana 287. Poslovnika postavio nekoliko pitanja, prvo potpredsedniku Vlade i ministru spoljnih poslova, Ivici Dačiću. Kao narodni poslanik sa Kosova i Metohije, kao i srpski narod na Kosovu i Metohiju životno smo zainteresovani za tok i ishod razgovora Beograda i Prištine koji se odvija uz posredovanje Međunarodne zajednice, a koji ima temelje u Rezoluciji 1244 i Briselskom sporazumu. Dakle, posrednici u rešavanju problema koji je kulminirao pre 20 godina NATO agresijom na Srbiju danas su i EU i UN, koje su i donele Rezoluciju 1244, znam da se naša diplomatija i naš državni vrh svim snagama bore da Srbija ostane svoj na svome, da sačuva državni suverenitet i da se istovremeno dođe do obostrano prihvatljivog rešenja pitanja Kosova i Metohije. Kao uspešnu diplomatsku aktivnost želim da istaknem nastup ministra spoljnih poslova, Ivice Dačića, na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti UN, kada je podneo Izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji i delovanju međunarodnih snaga, kada je svim diplomatskim sredstvima, pre svega argumentima, nazivajući stvari pravim imenima branio Srbiju i potpuno otvoreno svim predstavnicima Međunarodne zajednice ukazao na neosnovane zahteve i sredstva kojima se Priština služi kako bi ubedila svet da Kosovo i Metohija pripadaju samo njima. Nedopustivo je da na istoj sednici Saveta bezbednosti Fjora Čitaku sticanje nezavisnosti tzv. Kosova nazove dekolonizacija, a ne secesijo, što u suštini jeste proces koji Priština zagovara i vodi uz pomoć nekih velikih sila i to nekih stalnih članica Saveta bezbednosti. Pitam se o kakvoj dekolonizaciji je ovde reč? Ko je tu kolonizator? Srbi žive na ovim prostorima desetinu vekova, o čemu svedoče stotine pravoslavnih svetinja, manastira i crkava još iz 10. i kasnijih vekova. Na primer, crkva Svetog Nikole u Velikoj Koči. Želim ovom prilikom da u ime poslaničke SPS pružim punu podršku predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i diplomatskim aktivnostima i nesebičnom radu i zalaganju ministra Dačića koji je pokrenuo postupak povlačenja priznanja samoproglašene države Kosovo, što je do sada zvanično učinilo 13 država članica EU. Ministar Dačić je najavio da će se ovaj proces i u budućnosti nastaviti. U vezi sa tim želim da pitam – koje sve diplomatske mere i aktivnosti državno rukovodstvo i Ministarstvo spoljnih poslova planiraju u narednom periodu? Jer, kako stvari stoje sastanka u Parizu neće biti, jer Priština takav format ne prihvata pošto se oslanja na svetske mentore i sponzore, posebno na Ameriku ignorišući na taj način zalaganje Nemački i Francuske kao predstavnika EU.

Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, danas je svetski dan izbeglica, odnosno dan da se po ko zna koji put podsetimo tragične činjenice da je srpski narod doživeo brutalno etničko čišćenje, sistematsko uništavanje, otimanje i pljačkanje svoje pokretne i nepokretne imovine, otimanje stečenih statusnih prava, brojne i nezapamćene zločina na prostoru bivše Jugoslavije krajem 1990. godina, XX veka. Sa prostora bivše Jugoslavije proterano je preko milion i 200.000 Srba i drugih građana, od toga 500.000 sa prostora Hrvatske, preko 500.000 sa prostora Federacije BiH i preko 220.000 Srba i drugih Albanaca sa prostora KiM. Iz tih razloga, naša organizacija Savez Srba iz regiona je uradila jednu evidenciju otete, uništene i druge imovine proteranih Srba i drugih očišćenih građana sa područja današnje Hrvatske, BiH i Slovenije. Ukupno je obrazac za evidenciju popunilo 10.322 porodice, odnosno preko 30.000 oštećenih građana. Obzirom da je sa prostora današnje Hrvatske i BiH proterano je preko milion Srba. Ovaj podatak se može smatrati jedno veoma reprezentativnom anketom. Nakon popunjenog obrasca urađen je jedan izveštaj sa veoma preciznim podacima o sistematskom uništavanju i otimanju pokretne i nepokretne imovine, otimanju stečenih prava kao što su neisplaćene penzije, dinarska devizna štednja, ne priznati radni staž, hartije od vrednosti, pitanje neadekvatno obnovljene prodane imovine. Savez Srba iz regiona planira uskoro da ovaj izveštaj pošalje na sve relevantne međunarodne organizacije - UN, EU, Konferenciji za evropsku bezbednost i saradnju, Savet Evrope i vodeće države sveta. Posebno naglasak dajemo na EU, odnosno evropske institucije, Evropski parlament, Savet ministara spoljnih poslova, Evropski savet i Evropsku komisiju. Pokušaćemo sve što je u našoj moći da kroz ovaj izveštaj i slanje ovog izveštaja tražimo da evropske institucije otvore suštinski dijalog sa Zagrebom, Sarajevom i Ljubljanom o pronalaženju pravičnog i trajnog rešenja brojnih imovinskih, stečajnih i drugih problema našeg naroda. Smatram da nije moguće govoriti o trajnom miru i stabilnosti, da nije moguće govoriti o međusobnom poštovanju i uvažavanju ako imamo stotine hiljada građana koji ne mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava kao temeljnu vrednost EU. Drugo važno pitanje jeste pitanje rešavanja stambenih pitanja desetina hiljada proteranih Srba koji žive u Srbiji. Poznato je da naša država, odnosno Komesarijat za izbeglice i migracije realizuje regionalni stambeni program. Više puta sam govorio u javnosti, želim i sada da ponovim, smatram da Komesarijat za izbeglice i migracije i druge nadležne institucije moraju daleko brže, efikasnije i kvalitetnije da sprovode taj program, odnosno da proterani Srbi reše ključno pitanje integracije, pitanje stanovanja, da li kroz stanove, montažne kuće, dodelu građevinskog materijala ili kupovinom seoskih imanja, sasvim je svejedno. Ono što je veoma važno i na čemu insistiram jeste da posle završetka ovog regionalnog stambenog programa ne sme ostati nijedan izbeglička porodica, nijedan proterani Srbin koji nije rešio svoje stambeno pitanje. Zato je važno i postavljam pitanje Komesarijatu za izbeglice i migracije da učini sve da u što kraćem vremenskom roku se reše stambena pitanja svih izbegličkih porodica. To su ljudi koji preko 25 godina žive kao podstanari i zaslužili su da reše ovo ključno pitanje.

Da li se još neko javlja za reč od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa i predsednika? (Da.) Reč ima Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, prvo pitanje vezano je za protest maloletnih učenika, mlađih maloletnika. Ko će snositi odgovornost za zloupotrebu, očiglednu političku zloupotrebu dece? Mislim da odgovornost treba da podele ne samo organizatori, nego i roditelji. Drugo je da li je tačno da država u Komercijalnoj banci ima nešto manje od 42% vlasništva, s obzirom da smo ovde čuli da je država vlasnik cele Komercijalne banke, što je jedna notorna neistina, a ništa me ne iznenađuje od ovih đilasovaca koji su prisutni ovde. Sledeće moje pitanje se odnosi na REM, na Regulatorno telo za elektronske medije. Svi ste svedoci da su poslednje dve utakmice fudbalske reprezentacije Srbije prenošene na kablovskim kanalima, da se radi o kanalima koji su tzv. prekogranični kanali, što je još jedna vrsta prekršaja. U članu 64. Zakona o elektronskim medijima najvažnije događaje čija lista postoji u REM mogu da prenose samo televizije koje imaju slobodan pristup i pokrivaju celo tržište Republike Srbije. Kablovski kanali Sport klub, lažni prekogranični kanali, piratski kanali i nova tzv. "S", koja je takođe lažni prekogranični kanal, to su kanali pod kontrolom "United Media", gde spada i N1 televizija, su vršile nezakonito prenos fudbalskih utakmica i tako lišile prava sve druge građane na teritoriji Republike Srbije da prate fudbalsku reprezentaciju i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Time je prekršen član 64, ali i član Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o prekograničnoj televiziji, koji u svom članu 9. takođe kaže da najvažnije događaje mogu da prenose samo televizije koje pokrivaju celo tržište. Lista najvažnijih događaja koja se formira po zakonu kaže - listu najvažnijih događaja utakmica, polufinalne i finalne utakmice Svetskog i Evropskog prvenstva u fudbalu, utakmice prvenstava u kojima učestvuje srpska reprezentacija i kvalifikacione utakmice za ta prvenstva u kojima učestvuje fudbalska reprezentacija, takve prenose može da vrši samo televizija koja pokriva celo tržište, a to su kanali sa nacionalnom frekvencijom, koji imaju takođe i slobodan pristup. Dakle, svako može da pristupi tim kanalima. Na ovaj način SBB po ko zna koji put krši pravila, uz prećutnu dozvolu REM i tome se mora stati na put, jer to imamo u vidu da na takav način oni mogu da kupe prava, ali ne mogu da ih emituju. Dakle, na takav način se ucenjuju pretplatnici da moraju da uđu u SBB mrežu i na takav način oni ponovo prihoduju od pretplate, a još dodatno od reklama koje se neovlašćeno puštaju na tim lažnim prekograničnim televizijama, u stvari piratskim televizijama. Prihodi koje Šolak, Đilas, „United Media“, „United Group“ i SBB ostvaruju se mere stotinama miliona evra, koji se na takav način preko prekograničnih kanala iznose. Dakle, moje pitanje je jasno – šta će REM preduzeti povodom toga? Po članu 100. REM treba da se stara o logičnom ređanju, numeraciji kanala, što takođe nije slučaj, jer su lažna dva prekogranična kanala na numeraciji 1. i 2. Hvala. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.

Nastavljamo sa radom za dva, tri minuta, samo da resetujemo sistem još jednom. Hvala na strpljenju svima.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Aleksandar Čotrić, Jelena Vujić Obradović i Milena Ćorilić. Prelazimo na jedinstveni pretres 3. tačke dnevnog reda – RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU ZA 2018. GODINU, KOJI JE PODNELA KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE (broj 02-338/19 od 28. februara 2019. godine), SA PREDLGOM ZAKLjUČKA ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU OD 27. MARTA 2019. GODINE Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Čedomir Radojčić, član Saveta Komisije, Mirjana Mišković Vukašinović, član Saveta Komisije, dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije, Gordana Lukić, rukovodilac Sektora za ispitivanje koncentracija, Jelena Mladenović, rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije, Gordana Bulatović, rukovodilac Sektora za zastupanje politike zaštite konkurencije i međunarodnu saradnju, Miroslava Đošić, rukovodilac Sektora za pravne poslove, Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize i Milica Stanković, rukovodilac Sektora za normativno-pravne, kadrovske i opšte poslove. Želim dobrodošlicu u visoki Dom Narodne skupštine Republike Srbije.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika. Saglasno članu 192, 193. i 238. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Izveštaju o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 27. marta 2019. godine. Da li predstavnici predlagača, dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije i narodni poslanik Snežana Petrović, predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku žele reč? (Da) Izvolite, dr Obradoviću. Poštovani potpredsedniče, predsedavajući na današnjoj sednici, uvaženi i poštovani narodni poslanici, imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Komisije, u ime članova Saveta i moje lično ime. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde i velika čast. Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije, podnosimo Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 20. Zakona o zaštiti konkurencije, u kome jasno stoji da je Komisija odgovorna za rad Narodne skupštine Republike Srbije i da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije u skladu sa navedenim, je dužna da podnese izveštaj do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu. Ono što želim da vam kažem, a to je da je Zakonom takođe regulisana i nadležnost Komisije. Član 21. Zakona o zaštiti konkurencije reguliše nadležnost, odnosno poverene poslove koje Komisija radi i u ime države Republike Srbije, ono što ste vi nas ovlastili i šta ste nam dali kao zadatak, kao našu misiju i našu obavezu. Ono što takođe treba da se naglasi, to je da je članom 22. regulisano koji su organi Komisije. To su Savet i predsednik Komisije. Ja, kao predsednik predsedavam Savetom i imam pravo na jedan glas kao i svi članovi Saveta. Pored Saveta i predsednika Komisije imamo i stručnu službu koja obavlja stručne poslove i oni imaju status ovlašćenih službenih lica, osim Sektora logistike koji daju podršku navedenim sektorima. Ono što bih rekao pre nego što krenem na detalje u 2018. godini o Izveštaju o radu, moram da naglasim da je zaštita konkurencije bitan segment ekonomskog i privrednog sistema ove zemlje. Drago mi je, slušao sam i stalno slušam prenose Narodne skupštine, kada se priča o ekonomiji i privredi jedne zemlje, da se priča o životnom standardu građana, a vi kao narodni poslanici, izabrani od naroda, ste nas ovlastili i dali nam zadatak da se i mi staramo o životnom standardu građana, pa prema tome, prvi član Zakona o zaštiti konkurencije kaže – ekonomski napredak, dobrobit društva i životni standard građana Republike Srbije. Ono što želim takođe da kažem a to je, nema 2018. godine bez prethodnih godina. Komisija je osnovana 2005. godine zakonom, 2006.godine je počela da radi. Godine 2014. ste dali mandat članovima Saveta i meni kao predsedniku da napravimo nešto za ovu zemlju, za ovu državu, za ovaj narod i da dokažemo, kako je juče jedna narodna poslanica rekla, da dokažemo ulogu i značaj našeg postojanja. Mislim da to radimo i mislim da radimo na tome. Da smo napravili dobar rezultat, to ne kažemo mi, ja sam Izveštaj o radu podneo u skladu sa zakonom Evropskoj komisiji, koja je cenila naš izveštaj i 5. juna ja sam lično bio da to odbranim i Komisija za zaštitu konkurencije je među najboljim komisijama u Evropi. Znači, ne na zapadnom Balkanu, to se ne postavlja pitanje. Na zapadnom Balkanu, da smo najbolji, priznala je i Hrvatska i Slovenija koje su članice zemalja EU. Mi smo među najboljim komisijama u Evropi. Sa nama sarađuju najjače, najveće institucije kao što je federalna antimonopolska služba Ruske Federacije. Ja sam lično imao čast u 2015. godini da govorim na 25 godina postojanja Federalne antimonopolske službe. Ovih dana planiramo da sarađujemo, odnosno da potpišemo memorandum o saradnji sa kineskom komisijom, koja je jedna, pretpostavljam, jaka i moćna institucija. Kineska komisija traži da obučavamo njihove ljude pet dana i to će biti u zgradi komisije u julu mesecu. Ono što želim da naglasim, to je saradnja i sa drugim komisijama iz Evrope i sveta kao što je japanska, korejska, nemačka, francuska, Austrija. O zemljama u regionu da ne govorim. Videli ste da smo mi negde planirani za lidera zapadnog Balkana i meni je zadovoljstvo što možemo da se ponosimo sa time i vi kao narodni poslanici koji ste nas izabrali i postavili na ovo mesto, dali ste nam taj mandat i hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali. Da se vratim na ono što smo zatekli u komisiji. Godine 2014. dana 1. novembra, odnosno 29. oktobra, ali ja volim da kažem 1. novembra, imali smo instituciju koja nije imala adekvatne institucionalne kapacitete. Nismo imali poslovni prostor adekvatan, nismo koristili zakon u punoj meri, nismo sprovodili najbolje na uviđaje, nismo radili „Linijans“ ili „Pokajnički program“, nismo puno toga radili. Imali smo opremu, nismo je koristili. Ova komisija je 2017. godine je dobila izveštaj od Evropske komisije da nema ni jedna prepreka za otvaranje poglavlja što se tiče Komisije za zaštitu konkurencije, a moj nastup je samouveren, i da znate, nikada ne kažem da smo loši. Mi smo najbolji i bolji ne postoje. Mi imamo dobre stručne ljude u Republici Srbiji i ja smatram da uvek treba da pričamo da smo najbolji. Mislim da ćete se složiti sa mnom, među najboljima smo. Moj kolega je bio u Švajcarskoj koja ima osam miliona stanovnika, da vam kažem, mi imamo više aktivnosti, više predmeta nego švajcarska komisija koja ima negde 70 zaposlenih. Ono što ovaj izveštaj karakteriše, to je da smo nastavili i krenuli u aktivnu saradnju sa vama. Pre svega sa odborima resornim, pa i vama poslanicima, saradnja koja nam proističe iz zakonske obaveze sa Vladom Republike Srbije, sa drugim regulatorima. Nastavili smo, odnosno unapredili smo komunikaciju. Komisija je bila nezavisna, ali tako što se zatvorila i niko nikog nije smeo da pozove, niti se ko kome javljao i tu je komunikacija bila bez komunikacije. Ono što je važno kako sada radimo, poštujemo javni interes, poštujemo interes Republike Srbije i sve naše odluke moraju biti u skladu sa javnim interesom, u skladu sa pravom i ekonomskom logikom i zdravom poslovnom logikom. Ono što bih želeo da kažem, a to je, Svetska banka je pre izvesnog vremena uradila jednu analizu, potpisala je sa Vladom Republike Srbije jedan protokol o saradnji u cilju ekonomskog rasta Republike Srbije i to u analizi piše da je zaštita konkurencije jedan od bitnih segmenata ekonomskog napretka jedne zemlje, odnosno Republike Srbije. Prepoznala je komisiju, rekla je da politika zaštite konkurencije treba da aktivno i aktivnu ulogu ima u rastu i razvoju ove zemlje i ekonomskom napretku. Ono što bih takođe rekao, politikom se zaštite konkurencije ne bavimo samo mi, bavi se i država kroz razna ministarstva, regulatorna tela i organe. Prema tome, mi smo jedan od faktora što se tiče politike. Što se tiče primene zakona, mi smo tu jedini koji primenjujemo zakon i primenjujemo ga u potpunosti. Ponovo ponavljam, ocena iz Brisela, eto, ako merimo po ocenama iz Brisela, ali mi smo ovde da nas vi ocenite, da nas kritikujete, da nam kažete i loše i dobre strane. U svakom slučaju, sve ćemo uvažiti, ukoliko imamo mogućnosti da uradimo, u najboljem interesu ove zemlje. Ovaj izveštaj prožimaju aktivnosti Komisije na raznim poljima, od povrede konkurencije, do kazni, iz tih povreda koje proističu, koje idu u budžet Republike Srbije, to nisu prihodi Komisije, nego budžeta Republike Srbije, do procesnih penala. Znači, tu je takođe prikazano kroz analizu kakav je odnos državnih organa, privrednih subjekata i građana prema Republici Srbiji. Povećani broj inicijativa, povećani broj dopisa, obraćanja Komisije, dokaz da Komisija ima autoritet i da ljudi i tržišni učesnici i fizička lica poštuju i uvažavaju rad Komisije. Što se tiče načina finansiranja i finansiranje Komisije, Komisija ne koristi sredstva budžeta Republike Srbije, Komisija se finansira iz taksi na izdata rešenja, pre svega koncentracije i to je 98% prihoda. Ono što bi želeo da kažem, što se tiče suficita, deo suficita prenosi se u budžet Republike Srbije, deo ostaje za rezervu. Ta rezerva stoji u Trezoru Republike Srbije i što se tiče 2018. godine, suficit je 243 miliona koma nešto, od čega 140 ide u budžet, a 103 miliona ide u rezervu. Komisija ima rezervu i ona iznosi negde oko 625 miliona dinara, stoji u Trezoru, rezerva se ne koristi. Ona je namenjena za otežano finansiranje Komisije i s obzirom na toliku rezervu, moj predlog je da uz vašu pomoć, pomoć države, rešimo dugoročno poslovni prostor, ali ne samo za Komisiju, nego i da taj novac možemo iskoristiti da rešimo i za prostor drugih institucija, kao što je DRI, Agencija za borbu protiv korupcije i druge institucije. Ja sam predloga da se počne razgovor i da se reši jednobrazno taj problem. Što se tiče poslovanja Komisije, poslovanje Komisije nije ugroženo, rezerva postoji. Sredstva rezerve su ozbiljna i Komisija nema problema u finansiranju svojih aktivnosti. Što se tiče nivoa rashoda, videli ste, najveći nivo rashoda odnosi na zarade zaposlenih. Druge aktivnosti koje se odnose na rad Komisije jesu aktivnosti vezano za proces pridruživanja EU. Mi smo tu uključeni u Poglavlju 8, kao naše matično poglavlje, tu je Poglavlje 5, Poglavlje 23, Poglavlje 10, Poglavlje 14 i poglavlje 15. Što se tiče izveštaja Evropske komisije i Poglavlja 8, Komisija za zaštitu konkurencije je institucija koja nema nijedno merilo i ja ne bih više oko toga obrazlagao. Što se tiče aktivnosti na koncentracijama, videli ste da su koncentracije bile ove godine u povećanom broju, a to je dokaz da, pre svega, odnos tržišnih učesnika prema Komisiji, da prijavljuju svoje koncentracije i da su pojačane ekonomske aktivnosti, što se tiče privrednih aktivnosti. Međutim, većina tih koncentracija dolazi iz inostranstva, to su Nemačka, 24 SAD, Holandija, Luksemburg, Kipar, Francuska i učešće u koncentracijama po broju, negde najviše se dešavalo u oblasti telekomunikacija, farmaceutskom sektoru i prehrambenom sektoru.

Taj odnos će se vremenom sigurno menjati, da će domaće kompanije jačati i imati više mogućnosti za rast i razvoj i veću finansijsku snagu, ali trenutno je dominacija stranih kompanija. Mišljenja na propise i zakone jedna je od nadležnosti Komisije. Dajemo mišljenja na zakone i propise i to je bilo ukupno negde oko 70 prošle godine. Na tome treba poraditi, da i vama olakšamo kada donosite odluku, da racionalno sagledate predloge zakona i propisa, s obzirom da mi dajemo predlagačima zakona mišljenja na zakone i propise. Podigli smo taj nivo. Ali, da bi vama, kao nekome ko je zakonodavna vlast, ko donosi zakone, usvaja, predlaže, pomogli, i mi smo pomagali resornom odboru, mnogim mišljenjima i tumačenjima, i ja ostajem uvek na raspolaganju. Uvek sam spreman da razgovaramo. Ja sam pozivao i odbor da dođe, Odbor za privredu, da poseti Komisiju. I dalje taj poziv ostaje, da obiđete, da vidite kako se radi, kakva je organizacija, šta znači sa mog stanovišta nezavisna institucija, javni interes. Ja imam tu svoj stav i ovaj put ga iznosim. Radio sam na tome, da objasnim ljudima, u Komisiji kad sam došao, šta je nezavisnost i kako se to posmatra. Nije nezavisnost da se nikome ne javljate, nego je nezavisnost da radite svoj posao profesionalno, normalno, donosite odluke prema javnom interesu i kako volim da kažem, da donosite odluke prema savesti, normalno, u skladu sa strukom. Ono što je takođe važno, što je Evropska komisija zamerila, odnosno nije postojalo, to je sektor ekonomskih analiza ili ekonomski sektor za ekonomske analize. Mi imamo tu dobre rezultate. Počeli smo konačno da radimo sektor maloprodaje i da analiziramo tržište maloprodaje. To je bilo loše, zašto Komisija nije imala analizu sektora maloprodaje, jer sektor maloprodaje učestvuje u životnom standardu građana najviše. Svi mi idemo i kupujemo u maloprodaji, u maloprodajnim objektima, hrana i piće, pre svega, najviše trošimo novca na to. Tu je takođe cement. Videćete, iz analize cementa se dosta govori. Govori se da je nivo potrošnje cementa porastao od 2014. godine. To je dokaz da se nešto krenulo da se radi i da čim je nivo potrošnje veći, pošto cement je karakterističan, teško ga je uvoziti, dobru smo analizu uradili i zadovoljan sam sa tom analizom. Takođe smo radili sektor analize bebi opreme, značajan sektor, imamo 170 stranaka u jednom postupku. Znači, protiv 170 firmi je pokrenut postupak zahvaljujući ovom sektoru analize bebi opreme. Što se tiče drugih aktivnosti Komisije, moram da kažem da je Komisija sve uradila što je njena nadležnost, normalno, optimalno. Možda nismo mogli i nismo stigli sve da uradimo. Bilo je malo ljudi kada sam došao, bili su mali kapaciteti Komisije. Vi ste nam odobrili da primimo neke ljude. Imali smo tu dobar izbor kadrovske strukture, organizacionu strukturu smo usavršili. Ovo je hijerarhijska organizacija i ona tako funkcioniše i treba tako da funkcioniše. Donošenje odluka je kolektivno, odnosno većinom glasova se donose odluke. Ali, ono što smo mogli možda više uraditi, to je – nismo mnogo uradili na javnim preduzećima. Javna preduzeća ne znaju ovu oblast, prave mnogo grešaka, a nismo stigli, možda smo trebali, evo, imam jedan dobar primer. Juče smo imali sastanak iz Ruske trgovinske komore. Ljudi su došli preko ambasade i traže sastanak i traže da Ruska trgovinska komora napravi jedan skup, seminar, gde bi mi ljudima pričali o poslovima zaštite konkurencije. Zbog kompanija koje će doći iz Rusije. Evo, Kinezima to radimo u julu. Ali, nismo imali kapaciteta. Zbilja ljudi rade. Ogroman je posao, težak je ovo posao. Zahteva specifična znanja i prava i ekonomije. Nisam se dotakao sudova. Ne bih komentarisao taj deo, osim da radimo na obuci sudova, sa Pravosudnom akademijom. Sudije ne razumeju ovu oblast, što je normalno. Ovo je nova oblast, novo pravo, ko je pravnik, ima dosta pravnika ovde koje poznajem, dosta poslanika, ja sam dugo u državnoj upravi, još od 1995. godine, pa mnogo ljudi znam. Ovo je komplikovano i pravo zaštite konkurencije je specifično. Sudije nekada ne razumeju, pa kažu – mi dokažemo ekonomski da je nešto namešteno, a sudija kaže – pa, normalno je da naručilac komunicira sa ponuđačem. U svakom slučaju, treba raditi na tome, treba i država da poradi. Mi pomažemo, našli smo projekte EU da plate obuku sudova. Ali, nadam se da ćemo imati tu još više uspeha. Kažem, specifično je pravo. Znam dosta ovde pravnika, ja sam, takođe, dosta veštačio, iako nisam pravnik, ja sam ekonomista, ali sam kao sudski veštak lakše se snašao u ovoj oblasti. Da ne bih previše zadržavao, ono što bih želeo da kažem na kraju, zahvaljujem se na poverenju i na podršci. Bez obzira na sve, da nije bilo poverenja i podrške i saradnje sa vama, saradnje koja proističe u zakonu i sa drugim institucijama, otvorili smo vrata, ne bi mi napravili ovo što imamo. Budite ponosni, ja vam kažem, kada razgovarate pred drugima o ovoj instituciji, slobodno budite ponosni i budite samouvereni. Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost, investicije i što će imati za rezultat rast i razvoj i povećan život građana Republike Srbije. Još jednom ponavljam naš zadatak, naš cilj, naša obaveza je da vama ukažemo i pokažemo da radimo za dobrobit ovog društva i ovih građana.

Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što nastavimo sa radom, iz tehničkih razloga ćemo morati da napravimo pauzu od petnaestak minuta.

Reč ima predstavnik predlagača narodna poslanica Snežana B. Petrović, predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Izvolite, koleginice Petrović. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospodine predsedniče Saveta komisije, dame i gospodo članovi Saveta komisije sa timom zaposlenih, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani, prema utvrđenom dnevnom redu danas razmatramo tačku 3. Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu i u tom smislu ispred Odbora želim da vas izvestim o sledećem. Ponoviću, dakle, čuli ste gospodina Obradovića, ali u ovom delu dužnost mi je da pomenem da, na osnovu člana 20. Zakona o zaštiti konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije podnosi Skupštini godišnji Izveštaj o radu, i to do kraja februara tekuće godine za prethodnu, i saglasno navedenoj zakonskoj odredbi Komisija je postupila i podnela navedeni izveštaj 28. februara 2019. godine, a Odbor za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na sednici održanoj 27. marta 2019. godine razmotrio je Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu i, saglasno članu 237. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, utvrdio predlog zaključka koji je sa izveštajem podneo Narodnoj skupštini. Narodna skupština na predlog resornog Odbora bira predsednika komisije i članove Saveta komisija, a izbor počinje javnim konkursom koji oglašava predsednik Narodne skupštine. Mandat Komisije oličen je u doslednom sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencija, a podrazumeva i visok stepen autonomije u odnosu na ostale grane vlasti, naročito u odnosu na izvršnu vlast. Ta autonomija podrazumeva personalnu nezavisnost koja se odnosi na izbor, uslove i procedure, imenovanje i razrešenje funkcionera koji vode Komisiju. Rešenje koje se u ovom delu primenjuje u Republici Srbiji jedno je od najboljih praksi regulisano zakonom. Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Oblast zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije uređena je zakonom u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, naročito u korist potrošača i to stvaranjem što boljih fer uslova za tržišnu utakmicu svih privrednih aktera u Srbiji. Pored navedenog Zakona, oblast zaštite konkurencije regulisana je nizom uredbi koje je donela Vlada Republike Srbije. Komisija, takođe, ima obavezu da u skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na odgovarajući način primeni kriterijume koje proizilaze iz pravila kojima se reguliše konkurencija na tržištu EU. Podnošenje godišnjeg izveštaja o radu ima visoku vrednost, naročito što Narodna skupština i Odbor čuvaju, neguju i nadgledaju nezavisnost Komisije za zaštitu konkurencije. U tom smislu, godišnji Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija, kao što ste upoznati, kao što ste čuli od gospodina Obradovića, sadrži informacije o administrativnim kapacitetima, Izveštaj o finansijskom poslovanju, informacije o aktivnostima Komisije u procesu pridruživanja EU, informacije o povredama konkurencije, ispitivanju koncentracije, mišljenja data na nacrte zakona, akta, sektorske analize, saradnje sa regulatornim telima, državnim organima, organizacijama, naučnim ustanovama i civilnim sektorom, informacije o međunarodnoj saradnji, zatim informacije o podizanju svesti i značaju konkurencije kroz javno zastupanje i statistički, naravno, pregled aktivnosti tokom 2018. godine. Iz svega iznetog želim da naglasim, i to mislim da je zapravo najvažnije, Komisija se finansira iz sopstvenih prihoda, taksi, čuvajući obaveznu rezervu, kao što ste čuli, kod Narodne banke. Suficit redovno uplaćuju u budžet Republike Srbije, a na Finansijski plan Komisije saglasnost daje Vlada. Čuli ste od gospodina Obradovića, navedeno je u Izveštaju, o aktivnostima za Poglavlje 8, koje će uslediti. Takođe, čuli ste da administrativni i institucionalni kapacitet Komisije jeste na zavidnom nivou i primećuje se blagi organski rast, zahvaljujući Narodnoj skupštini i njenim radnim telima, čije su odluke to omogućile. Pronalaženje adekvatnog poslovnog prostora, kako ste rekli gospodine Obradoviću, Komisija je stekla sve uslove za nesmetani rad. Govorili ste o povećanom nivou koncentracija i tu ćemo se složiti da su povećane koncentracije signal da su ekonomske aktivnosti pojačane, da je primamljiv ekonomski privredni sistem i da su kretanja i dešavanja na tržištu visokog intenziteta. U delu monopola moram da kažem sledeće da monopoli postoje, postoje prirodni monopoli, monopolski položaj nije zabranjen. Zabranjena je zloupotreba monopolskog položaja i o tome vas molim da vodite računa. Smatram da i veću opasnost od monopola predstavljaju dogovori oko cena i kartela jednako kao i dogovori za učešće na tenderima za javne nabavke koji se otkrivaju tek na uviđajima. Razumem vaše prethodne prioritete, ali mi očekujemo da u budućem periodu to, između ostalog, budu vaši zadaci i prioriteti. Videli smo, dakle, da su obrazloženja predmeta koja se nalaze u Izveštaju o radu Komisije, zapravo, oni sadrže ozbiljne ekonomske analize tržišta, i to ste vi naveli. Takođe, moram da istaknem da zakon predviđa oštre kaznene mere i visoke novčane kazne, ali njihova glavna uloga je odvraćanje učesnika na tržištu od kršenja zakona, a vi ste kao Komisija dužni da ih dosledno primenjujete i u tom smislu očekuje se od vas da i dalje nastavite na isti način i još efikasnije i hvala vam na za taj trud i vaše postupanje. Šta je ovde interesantno? Dakle, strane kompanije i one dolaze sa drugih tržišta sa više iskustva veštiji u postupanju na tržištu. Zato domaće kompanije moraju što više da se prilagođavaju i edukuju. Koncentracija zapravo podstiče kompanije da poboljšaju svoje proizvode i smanje troškove, što vodi ka povećanju produktivnosti i inovativnosti, a krajnjim potrošačima obezbeđuje širi asortiman proizvoda u ponudi po pristupačnijim cenama. Ovo je proces permanentnog takmičenja među kompanijama i može da igra značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta i daljeg razvoja Srbije i u tom smislu mora se raditi, tu vidim Privrednu komoru Srbije i ministarstva i morate uložiti dodatni trud da se objasni i državnim i privatnim domaćim kompanijama kako se treba ponašati na tržištu, zapravo, šta je zloupotreba položaja i da je ona podložna oštrim sankcijama. Što se tiče institucionalnog okvira, Komisija za zaštitu konkurencije je glavna institucija odgovorna za sprovođenje zakona, ona je operativo nezavisan organ i važno je da Komisija ima ujednačenu praksu i predvidljivost u postupanju, čime se obezbeđuje pravna sigurnost za sve aktere na tržištu. Takođe, želim da kažem da se novi Zakon o zaštiti konkurencije nalazi u izradi i da se njegova finalizacija očekuje, odnosno rasprava i potom usvajanjem. U pogledu kadrovskih kapaciteta moram da istaknem da u Komisiji radi više doktora nauka, magistara i ekonomista i pravnika, ali najveći broj je stručnih lica odgovornih za ispitivanje i sprovođenje postupaka i što se tiče tih ispitivanja i sprovođenja svedoci smo da se povećava broj slučajeva povrede konkurencije, kao i relativna veličina i značaj privrednih društava pod istragom. Istraživanja velikih privatnih i javnih preduzeća, koja je sprovela Komisija za zaštitu konkurencije, dodatno su doprinela poboljšanju njenog kredibiliteta i javnog imidža i u tom smislu povećavaju se aktivnosti u promovisanju politike zaštite konkurencije. Poseban segment u okviru izveštaja su mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije data na zakonske i podzakonska akta, koja Komisija priprema u saradnji sa državnim organima i organizacijama u regulatornim telima i nezavisnim institucijama. Primera radi, Komisija je dala tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti žigova, drumskog transporta putnika i slobodnog pristupa informacijama. Uopšteno govoreći, trebalo bi konsultovati Komisiju za zaštitu konkurencije o svim nacrtima zakona koji se tiču konkurencije. Apelacioni sudovi pružaju sve veću podršku odlukama Komisije za zaštitu konkurencije. Međutim, sposobnost sudova i kapaciteti da se bave složenim predmetima konkurencije treba značajno ojačati povećanje broja sudija koji imaju stručno znanje u ovoj oblasti i očekujem da će se o tome u narednom periodu voditi računa i da će se ovo pitanje brzo rešavati. Izveštaj Komisije jasno ukazuje da je cilj osnovni zapravo kreiranje konkurentnog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost, investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda svih građana. Odbor je konstatovao da je Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije uspela da svojim radom, stručnošću i rezultatima značajno da doprinese porastu najvećeg broja ekonomskih parametara i napretku koje Republika Srbija beleži na svim poljima, od Svetske banke do MMF, do Svetskog ekonomskog foruma. Komisija je svojim aktivnostima na harmonizaciji propisa, izradi ekonomskih analiza i primeni ekonometrijskih modela u dokazivanju i odlučivanju u postupcima, blagovremenim reagovanjem na situacije koje mogu uticati na stanje konkurencije na tržištu, transparentnijim prisustvom i blagovremenim upoznavanjem javnosti sa svojim aktivnostima, odlukama stekla veliki ugled kako u domaćoj, tako i u međunarodnoj stručnoj javnosti. Dosadašnja iskustva pokazuju da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavlja dobar primer funkcionisanja nezavisne institucije koja u svojim aktivnostima je transparentna, što znači podložna i oceni i kontroli i građana i javnosti. Činjenica da je naša država opredeljena za tržišnu privredu i modernu ekonomsku politiku, razvoj politike zaštite konkurencije predstavlja još jedan od važnih stubova ekonomske reforme. Pojave na našem tržištu ukazuju da rad na zaštiti konkurencije mora biti konstantan, a stvaranje i zaštita fer tržišnih uslova mora se unapređivati. Da prostora za unapređivanje ima, vidi se iz izveštaja Udruženja za zaštitu potrošača, posebno kada je reč o kvalitetu i cenama, asortimanu proizvoda i usluga na domaćem tržištu. Prema statističkim podacima o kretanju cena u poslednjih 10 godina imamo segment proizvoda i usluga čije su cene u opadanju, što su pokazatelji zdrave konkurencije koja je dovela do relativnog rasta standarda stanovništva, odnosno rasta kupovne moći u Srbiji i mi ohrabrujemo Komisiju da nastavi sa svojim aktivnostima u tom pravcu kako bi cene i u drugim segmentima opale, a ovo naročito po donošenju novog zakona. Ohrabrujemo Komisiju da u skladu sa svojim kapacitetima i instrumentima, kojima raspolaže, nastavi neumorno da radi na unapređenju konkurencije i stvaranja uslova za fer tržišnu utakmicu bezkompromisnom borbom kartela, zloupotrebe dominantnog položaja i svih drugih oblika povrede konkurencija. Komisija za zaštitu konkurencije može biti sigurna da u Narodnoj skupštini ima partnera koji će joj pružiti podršku u aktivnostima koje doprinose podizanju nivoa znanja i razumevanja značaja konkurencije, prava i politike zaštite konkurencije. Pored toga, Odbor stoji Komisiji na raspolaganju kada su u pitanju aktivnosti na unapređenju saradnje i komplamentarnog delovanja sa svim drugim relevantnim institucijama u državi i privrednim organizacijama civilnog društva, kao i sa akademskom zajednicom. Ovom prilikom želim javno da zahvalim na pozivu. U ime Odbora prihvatamo poziv i koliko već u narednom kraćem periodu bićemo vaši gosti. Hvala vam na pozivu. Na kraju, posebna čast za sve nas, kao što ste čuli od gospodina Obradovića, a meni je dužnost i obaveza, a i čast da to ponovim, Evropska komisija dala je saglasnost da Beograd bude Regionalni centar za zaštitu konkurencije za zapadni Balkan, koji obuhvata i dve članice EU, Hrvatsku i Sloveniju, i možemo biti zadovoljni ocenom Evropske komisije o izveštaju o napretku za 2018. godinu, da je zakonodavni okvir, kao i delovanje u oblasti politike zaštite konkurencije u velikoj meri usklađeno sa pravnim tekovinama, ali i sa praksom EU. Još jednom želim da uputim čestitke predsedniku Komisije na dosadašnjim uspesima i da istaknem da će u Odboru i u Narodnoj skupštini uvek imati pouzdanog partnera, spremnog da pruži svaku potrebnu podršku Komisiji u nastojanjima da visokom stručnošću, transparentnim radom, posvećenošću svojim postupanjima utiče na stvaranje što pozitivnijeg privrednog ambijenta u kome ima mesta za sve ozbiljne, vredne i efikasne privrednike i investitore.

Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Izvolite, koleginice Karadžić. Zahvaljujem potpredsedniče. Poštovani predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije. Pre svega želim da ga pohvalim i da kažem da je veoma temeljan, sveobuhvatan. U današnjem sistemu slobodnog tržišta, kao što ste rekli gospodine Obradoviću, dosta se odnosi sprovođenje zakona na povećanje ekonomske efikasnosti privrednih subjekata, na podsticanje inovativnosti, kao i na uspostavljanje ravnopravnosti uslova kada govorimo o tržišnoj utakmici, a samim tim to poboljšava kvalitet života građana Srbije, zbog čega smo mi svi ovde. svega želim da naglasim da je vaša Komisija jako mlada u odnosu na zemlje iz regiona i ona svega 13 godina posluje, a posebno bih pohvalila vaš tim koji od 2014. godine radi, jer se zaista vidi veliki rezultat. Profesionalno pristupate selekciji kadrova, što je za mene jedan od najvažnijih segmenata, jer toliko stručnih i obrazovanih ljudi je u vašem timu i rezultat ne može da izostane. To naravno stavlja dodatni akcenat na započete i završene predmete, što znamo da je u upravi često problem. Često započnemo određene procese, ali ih ne završimo baš na vreme. Takođe moram da naglasim da godinama unazad Evropska komisija daje pozitivne izveštaje što se tiče vašeg rada, tako da je takođe to za pohvalu kada govorimo o otvorenim poglavljima. Još od davnih davnina, od 1800 i neke godine se znalo da mora da postoji određeni način, na koji način će se vršiti ta, da kažem regulacija monopola na tržištu. Tada su trgovci prodavali stoku, pa nisu smeli da kude tuđu stoku, a deluje da godinama unazad imamo nelojalnu konkurenciju na tržištu i određene monopolističke sporazume koji su prosto nedopustivi. Poslednjih godina vidimo veliki pomak kada govorimo o konkurenciji na tržištu i uređenju i korišćenju i uspostavljanju mera preko zakona koji je usvojen, tako da šta da kažem, nastavite samo tim putem i sigurno ćemo raditi bolje. Tu smo za vas, šta god je potrebno, i podržavamo vaš rad. Izveštaj u protekle dve godine sadrži ključne elemente za rad institucija. Povećani su administrativno-institucioni kapaciteti, fokusirani ste na efektivnu i efikasnu primenu zakona, što je zaista pohvalno, i kao što ste rekli do 2014. godine nažalost to se nije baš tako radilo. Srbija je postala atraktivni privredni ambijent i to možemo videti kada govorimo o fabrikama koje su otvorene poslednjih godina. Podatak koji sam dobila da je otvoreno 52 fabrike i zaposleno preko 28.000 ljudi značajno utiče na to dolaze novi investitori koji će investirati da se dalje smanjuje nezaposlenost koja je već u velikom padu. U poslednje dve godine takođe su i usklađeni propisi kada govorimo o evropskim pravilima i kada govorimo o važnom pregovaračkom Poglavlju 8. Pored zakonskih okvira, pohvalila bih pre svega, vašu ažurnost kada govorimo o informisanju javnosti o vašim aktivnostima, koje se svakodnevno izbacaju na vaš sajt, na internet prezentaciju. Ovo je nešto što je neophodno zato što je transparentnost državnih organa i javnih organa zaista važna zbog interesa građana, da se zna gde se troši novac. Bez obzira što se vi samofinansirate i niste finansirani iz budžeta, građani se osećaju sigurnije kada znaju da bilo koja institucija, koja je regulisana ili izabrana od strane Narodne skupštine Republike Srbije radi na jedan transparentan i zakonit način. Iz tog razloga želim da podržim vaš rad, želimo da podržimo kao poslanička grupa Pokret socijalista vaš izveštaj i svakako da kažemo da ukoliko nastavite u narednom periodu da radite ovako da sigurno neće izostati ekonomski rast i poboljšanje položaja građana Srbije. Zahvaljujem koleginice Karadžić. Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući. Gospodine predsedničke Komisije, gospodo saradnici, gospodo poslanici, u današnjoj raspravi analiziraćemo izveštaj jednog novog tela, koji postoji od pre nekoliko godina u našoj državi Komisija za zaštitu konkurencije, i to za 2018. godinu. Komisija je, da podsetimo osnovana Zakonom o zaštiti konkurencije iz 2005. godine. Počela je sa radom 2006. godine nakon formiranja saziva Saveta komisije. U početku njenog angažovanja, kao što smo čuli iz uvodnog izlaganja, nisu postojali dovoljni podsticaji i dovoljni uslovi da bi ova komisija odmah pokazala i svoje prave rezultate. U prvom periodu najveći napor je bio usmeren ka institucionalnoj izgradnji tela, obezbeđivanju veće vidljivosti, afirmaciji ciljeva borbe protiv zloupotrebe tržišta, odnosno sprovođenja politike zaštite konkurencije u cilju koristi celog društva i to su rezultati koji su se ostvarivali upravo u vašem mandatu. Isto tako Komisija je u ovom periodu intenzivno radila na postizanju pune pravne sigurnosti učesnika na tržištu kada je reč o politici zaštite od konkurencije. Ovo telo kod nas je, kao što sam rekla nova institucija, i ona je u stvari osnovana na osnovu zakona koji je donet ovde u republičkom parlamentu sa ciljem da upravo reguliše osnovna pravila ponašanja, kako velikih, tako i malih proizvođača na tržištu, na korist svih potrošača i svih građana. U procesu pristupanja EU, politika zaštite konkurencije zauzima inače jedno od značajnijih mesta, jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, povećanju proizvodnje i izvoza. Usklađivanje propisa u zaštiti konkurencije sa praksom evropskih sudova i Evropske komisije obezbeđuje pravnu sigurnost za sve učesnike na tržištu i sigurnost planiranja dugoročnog poslovanja u zemlji članici sa znanjem da je njihov kapital zaštićen od zabranjenog uticaja dominantnih učesnika na tržištu, privrednih kartela ili nedozvoljenog spajanja privrednih društava sa ciljem kontrolisanja ili istiskivanja drugih učesnika na tržištu. Članstvo u EU istovremeno podrazumeva i određene obaveze država koje se spremaju za život u zajednici evropskih naroda. Pravila o konkurenciji sastavni su deo pregovaračkog Poglavlja 8 o pristupanju EU i to je poznato i tu zauzima jedno od najznačajnijih mesta i sama ta pozicija i samo to mesto pokazuje pažnju koju EU pokazuju ovom sektoru, kao i onu pažnju koju mora naša država u ovoj oblasti u narednom periodu još više da izgrađuje. Suština je da njeno efikasno sprovođenje u stvari doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, povećanju proizvodnje i izvoza. Cilj države Srbije u svakom slučaju je primarni i to je zadatak ove Vlade i ovog parlamenta i svih narodnih poslanika, stvaranje što bolje ekonomskih uslova, jačanje ekonomske snage države, ali i ekonomske snage i moći svake porodice i svih građana. Usklađivanje propisa o zaštiti konkurencije sa praksom evropskih sudova i Evropske komisije obezbeđuje pravnu sigurnost za sve učesnike na tržištu i sigurnost planiranja dugoročnog poslovanja u zemlji članici, jer se zna da kapital koji se ulaže je zaštićen od zabranjenog uticaja dominantnih učesnika. Čuli smo da dominantni uticaji postoje, ali nikada ne smeju biti zloupotrebljeni i rađeni na štetu drugih učesnika na tržištu. S ciljem dakle, da se manji učesnici na tržištu zaštite, da im se omogući konkurentnost i prisutnost na tržištu u ravnopravnim uslovima i da se ne sme dozvoliti njihovo istiskivanje sa tržišta na osnovu monopolskog uticaja. Članstvo u EU, a moramo to istaći, nema samo prednosti. Ono podrazumeva i određene obaveze svake članice prema svojim evropskim partnerima i to kontinuirano. Pravila o konkurenciji važe za sve učesnike tržišne utakmice jednako, a zadatak je da omoguće funkcionisanje tržišta, veću ponudu roba i usluga, bolje cene. Ova pravila u stvari štite građane, jer preduzetnicima zabranjuju sklapanje sporazuma kojim bi se dogovarale cene, ograničavala proizvodnja, razvoj i ulaganje ili delila tržišta i izvore i nabavke. Ona takođe sprečavaju zloupotrebu dominantnog položaja preduzeća i onemogućavaju spajanje preduzeća koje bi moglo imati uticaj na konkurenciju na tržištu. U tom pravcu, kod određenih pojava kojih na tržištu ima u svakom slučaju moramo u narednom periodu biti daleko delotvorniji. Takođe, ova pravila utvrđuju kako i koliko je moguće dati pomoć države preduzećima, pod uslovom da se ne naruši konkurencija, odnosno obezbedi podjednako dobre uslove za sve. Cilj politike zaštite konkurencije u našoj državi podrazumeva ekonomski napredak, jačanje privrednih subjekata, otvaranje tržišne utakmice, bolji kvalitet proizvoda, niže cene, jer čitav taj milje efekata svakako ide u opštu korist. Konkurencija kao otvoreni proces poslovne borbe između kompanija ima veoma važnu ulogu u podsticanju ekonomije rasta i razvoja, ali ako je krajnji cilj koristi za potrošača, onda nivo ekonomskog rasta neposredno postaje kriterijum za zaštitu konkurencije. Poslovne aktivnosti za koje se utvrdi da narušavaju korist potrošača ili ocenjuje se da do toga može doći, smatraju se antikonkurentskim, pa i nezakonitim. Definitivno, konkurencija podstiče kompanije da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda, da smanje troškove, povećaju produktivnost i inovativnost, a u celini doprinose razvoju privrednog ambijenta i ostvarivanja bržeg ekonomskog rasta, a to je potpuni cilj i posvećenost ove Vlade. Svakako se to u dinamičnom razvoju Srbije može konstatovati. S druge strane, ova pravila za potrošače obezbeđuju bolji asortiman proizvoda, niže cene, veći kvalitet. Svakako, da ne bude zabune, zadatak Komisije nije da štiti male učesnike na tržištu, već da za sve omogući ravnopravne uslove. Veća konkurencija pomaže malim proizvođačima da posluju bolje. Efikasna primena propisa iz oblasti zaštite predstavlja važan uslov za razvoj i jačanje srpske privrede u celini. Tu ogromnu ulogu upravo ima ova Komisija, upravo redovnim podnošenjem izveštaja o radu u Narodnoj skupštini, kao što je u ovom slučaju evidentno, objavljivanjem svojih rezultata rada na internet stranici, što inače čini, odnosno predstavljanjem svojih aktivnosti u medijima koje su tada dostupne široj javnosti i što je u svakom slučaju vrlo značajno i za pohvalu. Ova komisija je, što se vidi iz Izveštaja, u toku 2018. godine ostvarila uspešnu saradnju kako sa stručnom, tako i sa opštom javnošću. Ovim je u velikoj meri eliminisana pravna nesigurnost kod preduzeća, ali i stabilizovana pozicija i neizvesnost kod jednog broja njih. Zahvaljujući tome, preduzeća u Srbiji mogu unapred da procene šta je zabranjeno, šta ima ozbiljan efekat odvraćanja od aktivnosti koje mogu da ugroze konkurenciju i u kom pravcu svoje delovanje treba da usmeravaju. Zato smatram veoma važnim što je ova Komisija kod nas osnovana, što ostvaruje konačno pozitivne efekte, što se etablirala na našem tržištu, ali istovremeno i u saradnji sa saradnicima, odnosno odgovarajućim institucijama u EU i to ne zbog EU i našeg pristupanja njoj, nego pre svega zbog nas samih i građana koji treba da imaju što bolju zaštitu i pravno organizovanu državu. Važno je istaći da i prema proceni same EU, što takođe potvrđuje i vaš Izveštaj i vaše uvodno izlaganje gospodine predsedniče, u Srbiji je došlo do povećanja implementacije u primeni prava zaštite konkurencije po broju predmeta iz ove oblasti o kojima je reč, kao i po relativnoj veličini i značaju kompanija koje se istražuju. Na primer, u jednom delu izveštaja se čak kaže – ispitivanje velikih privatnih kompanija i državnih preduzeća koje je Komisija sprovodila su u velikoj meri doprineli unapređenju kvaliteta, kredibiliteta i imidža u javnosti. Takođe, primetno su povećane aktivnosti zastupanja politike konkurencije. Odluka Komisije u sve većoj meri su podržane od strane žalbenih sudova, ali je jasno da kapacitet sudstva za bavljenje složenim predmetima iz oblasti zaštite konkurencije treba da bude značajno osnažen. To je i ocena, ali naravno i usmerenje u kom pravcu treba da se dalje ova institucija i institucije sa njom, povezane u mreži, moraju da se razvijaju. Naravno, to je druga tema. U svakom slučaju, podržavamo rad ove Komisije. Socijalistička partija Srbije u danu za glasanje će podržati ovaj izveštaj. Smatramo ga veoma važnim kako po privredne subjekte na tržištu, tako i za građane koji dobijaju ili svi mi zajedno, dobijamo bolje proizvode i uređenije tržište. Naravno, ono što je i do sada rečeno apsolutno podržavamo, a to je da se posebna pažnja posveti najosetljivijim sektorima telekomunikacija, farmaceutske proizvodnje, stanje u oblasti maloprodaje na to smo najosetljiviji, želimo brzo i što pre da vidimo pozitivne efekte i naravno odgovarajuću transparentnost rada u javnim preduzećima. Sudovi su, rekla sam, posebna odluka, ali u jednoj budućoj, nadamo se što bržoj i što kvalitetnijem jačanju ekonomske snage Srbije. Povezanosti svih ovih institucija koje treba da deluju na tržištu komplementarno, dobićemo sve ono što nam obezbeđuje bolji kvalitet života i ravnopravnost svih subjekata, razvoj male privrede, ali i dolazak novih investitora. Dakle, krajnje ciljeva nismo ostvarili, ali smo na najboljem putu da u svakom budućem izveštaju taj kvalitet pokažemo što boljim i što većim i naravno od vas i Komisije mislim da to svi zajedno očekujemo. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Dragaš. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi prisustvujemo pomalo apsurdnoj situaciji, raspravljamo o zaštiti konkurencije kada smo svi svesni da Srbija je najmanje nezavisna tehnološki, finansijski, pa i politički. Kakve to instrumente mi možemo da upotrebimo da bi sprečili monopolsko ponašanje onih koji su prisutni na tržištu Srbije? Da sprečimo one koji su formirali EU zarad svojih interesa? Setite se gospodo, EU, zajednica evropskih zemalja, je formirana od strane proizvođača uglja i čelika. Oni se i dalje nalaze u zemljama koje se zovu Engleska, Nemačka i Francuska. Sad, da bude apsurd veći, mi treba da nađemo, kao država koja ima sedam miliona stanovnika, da nađemo efikasna sredstva kako bi sprečili multinacionalne kompanije da ne uspostavljaju monopol na tržištu Srbije. To je gotovo nemoguća misija. Bez pomoći i frontalne borbe za oživljavanje domaće proizvodnje, za potenciranje domaće pameti, kako bi se to reklo, sve su ovo periodični izveštaji koje mi možemo da posmatramo na ovaj ili onaj način. Možemo da cenimo trud ljudi koji sačinjavaju ovu Komisiju, koji se iskonski trude da svojom stručnošću, svojim zalaganjem doprinesu da mi uvidimo na neki način gde su glavnim problemi, ali parlament je tu da u krajnjem slučaju analizira ovaj izveštaj, da se izjasni da li prihvata ili ne prihvata i ništa više. Ključni problem leži u činjenici što je država Srbija sve više i više tehnološki zavisna. Mi smo tehnološki zaostali u ranijem periodu, u međuvremenu nismo ništa učinili, odnosno tačnije rečeno vlast koja je vodila ovu državu nije ništa učinila da tehnološki unapredi Srbiju. Vi možete da budete konkurentni ako imate tehnologiju na tom nivou da možete da parirate onima koji uvoze svoju robu ili svoju tehnologiju u ovu državu. Kako mi možemo da pariramo uvoznicima? Jednostavno, ne postoji način. Prvo, potpisali smo Sporazum o saradnji koji podrazumeva skoro potpuno ukidanje carine. Nelojalna konkurencija samom tom činjenicom se stvara. Bez carine roba, pa bez obzira kakve je prirode, da li široke potrošnje, kakve namene ili neka tehnička roba ulazi pod tzv. damping cenama, ne sa razlogom što oni da razmišljaju o potrošaču građaninu Srbije, nego sa razlogom da i ono malo eventualno domaće proizvodnje što je ostalo da uništi. To najbolje vidimo na poljoprivredi. Poljoprivreda bukvalno trpi nelojalnu konkurenciju koja se ogleda u uvozu robe i svi mi to znamo. Nije to roba koja se odlikuje nekim visokim kvalitetom, pa da je to konkurentno našim poljoprivrednim proizvodima, nego se odlikuje niskom cenom prosečnog, da ne kažemo, lošeg kvaliteta. Kao takva, zauzima monopolski položaj na našem tržištu. Za šta služi srpska poljoprivreda? Služi kao izvor jeftine sirovine koja se ogleda u poljoprivrednim proizvodima. Nije tržište Srbije za plasman robe toliko interesantno multinacionalnim kompanijama, da se razumemo, iz više razloga. Prvo zbog ukupnog broja potencijalnih potrošača. Imaju oni tržišta koja su mnogo interesantnija i u Evropi, a da ne govorimo u svetu. Ali je veoma bitno za multinacionalne kompanije da zauzmu monopolsku poziciju, kako bi osvajali jedno po jedno tržište, kako bi uništavali, u suštini, konkurenciju njihovim kompanijama, da uopšte ne postoji konkurencija. I to je priroda stvari. Uvek onaj koji prodaje, koji proizvodi i želi da prodaje svoje proizvode, on teži da ima što manje konkurencije, kako bi ostvario veću zaradu. Sa druge strane, svaka država želi da se zaštiti od takvih kompanija koje žele da uspostave monopolski položaj. Kad ima instrumente država, onda to može da radi, a instrumenti su realne mogućnosti. Realna mogućnost se ogleda u tome koliko smo mi to tehnološki uznapredovali, koliko smo mi uložili u mlade ljude, u njihovo školovanje, koliko smo pažnje posvetili svemu tome što ti naši mladi istraživači, naučnici, rade, ti koji se bave inovacijama, koliko je država posvetila pažnje, da vidimo da u nekoj generaciji, da kažemo, evo, tada ćemo biti spremni da zajedno i sa komisijom i svim ostalim institucijama da počinjemo da sprečavamo monopolsko ponašanje pojedinih kompanija. Evo, ja vas pitam otvoreno, gospodo - da li ste u poslednje vreme, a to se odnosi na nekoliko godina, čuli, recimo, da je ministar za energetiku ili neko iz Ministarstva za privredu otišao u Institut "Mihajlo Pupin" Možda su otišli sasvim slučajno, ako je predsednik države otišao, pa se gurali u prvi red da ih on vidi, a nemaju pojma šta se tamo dešava. A tamo je ne mali broj pametnih, mladih ljudi, stručnjaka, koji u tehnološkom pogledu i te kako prate domene u svetskoj i robotici i elektroindustriji i u mnogim oblastima. Čak i u ortopediji. Ali, šta ih boli briga. Nije to toliko atraktivno. Gde da se pojave konobari, kondukteri, polusvršeni šloseri, da se pojave pred doktorima, magistrima i ljudima koje odlikuje pamet. To njih zamara. Njih više interesuje ona stara, jagnjeće brigade, da pojedu. Šta će oni na Institutu "Mihajlo Pupin" Šta će uopšte na Elektrotehničkom fakultetu? Znaju ponekad u tim statističkim prikazima da kažu - otišlo je toliki broj mladih stručnjaka. A šta su to, gospodo, uradili? Da li je neko iz ovih resornih ministarstava, da li je neko iz Vlade, posvetio pažnju? Ja sasvim slučajno navodim primer ovog instituta, zato što je tamo koncentracija stručnjaka. Tamo nema politike. Na čelu te institucije je neko ko je stručan, dokazao se u toj struci. To je šansa. Nije šansa što ćemo se mi ovde boriti protiv monopolskog položaja multinacionalnih kompanija koje dolaze iz EU. Pa, zamislite, apsurd je još veći - mi po zakonima EU koji su prilagođeni velikim kompanijama, a šta mislite, da su Francuzi i Nemci u oblasti železnice i brzih pruga, šta mislite, da su oni bili potpuno po strani kada se donosio zakon ili zakonska regulativa u EU? Oni su diktirali te uslove. Gledajte u procesu izgradnje brzih pruga. Gde su to domaći i naši proizvođači? I da hoćemo, ne možemo tehnološki da učestvujemo u tome. Možemo da izgrađujemo neke tamo pomoćne objekte. A zašto, gospodo? Mi smo doživeli da hvalimo nekog ko se bavi konfeksionarskim poslom, ko po boji kablova pravi nešto što se zove kablovi za automobilsku industriju, a domaća kablovska industrija nam stoji po strani, i Jagodina, koja je bila gigant, i Zaječar i novosadska Fabrika kablova. Nije nam to neko uradio zato što je, eto, imao nameru da on uništi tu industriju. Ne, nego je doveo garnituru posle 2000. godine koja je posle sankcija, posle svega što se dešavalo, bombardovanja, potpuno uništila kablovsku industriju. Samo da vas podsetim, pošto znam tu problematiku, gospodo draga, kada je finska "Nokija" proizvodila drvene bubnjeve za energetske kablove koji se polažu ispod vode, tada je novosadska Fabrika kablova proizvodila elektronske računare u kooperaciji sa "Videotonom" To je tehnološki velika razlika. Finska "Nokija" je počela u oblasti elektronike, pogotovo u oblasti telekomunikacija, napravila takav iskorak ne zato što su oni Finci, što bi neko rekao - zato što su fini, nego zato što su ulagali u pamet, zato što su slične institute kao ovaj što sam ja vama naveo obilazili njihovi ljudi koji su na ključnim pozicijama. Znali su da će im pamet doneti napredak. Zato su otvorili, maltene, granice, da prime te školovane i pametne ljude u što većem broju. A šta mi radimo? Mi periodično razmatramo ove izveštaje. U ovom izveštaju ima nešto što bi moglo biti zajednički imenitelj za sve ovo što sam do sada govorio. Kada ste radili sektorsku analizu maloprodaje, ima jedan zaključak koji odražava potpuno stanje u tom sektoru. Rekli ste - za potencijalno eventualno ulaganje u maloprodaji na ovom tržištu oskudeva se sa atraktivnim lokacijama, što ste potpuno u pravu, i nizak standard građana. To su rizici za potencijalne ulagače i time ste sve rekli. Nizak standard je rezultat siromašenja, a ne napretka. Kupovna moć građana pada iz dana u dan. Mi ovde slušamo statističke podatke kako se potrošačka korpa sve više i više puni za ono što može građanin, a ovo je realnost što ste vi naveli, kupovna moć je realno pala. Drugo, u tom sektoru možemo da preko toga pogledamo projekciju kakvo je stanje u Srbiji. Mi imamo situaciju u kojoj ste vi konstatovali iz analiza da je „Delez“ kupujući lanac prodajnih objekata od „Delte“ 26% imao od ukupnog tržišta pod svojom kontrolom, da pored njega „Ideja“, odnosno jedan deo „Agrokora“ ima 13% ulaskom na ovo tržište, kupujući, samo da vas podsetim, „C market“ To je 39-40% kontrola tržišta kada je u pitanju maloprodaja od strane stranog kapitala, a pogotovo što je tragedija veća, od „Agrokora“, od „Ideje“, koja u međuvremenu uspostavlja apsolutni monopol ne samo kada je u pitanju prodaja, nego i kada je u pitanju proizvodnja. Samo da vas podsetim, „Servo Mihalj“, „Frikom“, sve je to „Agrokor“, Todorić. Kako su došli do toga? Evo vam jedan primer. Mišković je kupio „Danubijus“ Znate na koji način? Tako što je ministar tadašnji Vlahović pritiskao aktuelnog direktora u to vreme „Danubijusa“ da uzima kredite po svaku cenu. Kada je „Danubijus“, odnosno taj direktor pod pritiskom doveo „Danubijus“ do prosjačkog štapa jer nije mogao više da servisira kredite, onda se pojavio Miroslav Mišković 1993, odnosno 1994. godine, imao je šest junica kao početni kapital. Godine 1997, zahvaljujući njegovim bliskim odnosima sa JUL-om i SPS-om, dogurao je do banke. Prosto da ne verujete i napravio monopol. Ja vam govorim na primeru. Tako je Todorić preko „Agrokora“ uspostavio monopol. Kako se boriti protiv tog monopola? Pa slušamo stručne ljude koji nam objašnjavaju. Nemamo mi nikakvih problema kada je u pitanju „Agrokor“, kada je u pitanju „Ideja“ To smo mi zahvaljujući pameti ondašnjih čelnih ljudi iz Srbije izregulisali, to se ne odnosi, stečaj i likvidacija „Agrokora“ neće negativno uticati, to su priče za malu decu. Od toga nema ništa. Mi moramo mnogo ozbiljnije da razmatramo situaciju u kojoj se nalazi Srbija, pogotovo kada je u pitanju konkurentnost domaće proizvodnje. Možete vi ovde kako ste prikazali da pokazujete rast proizvodnje cementa, ali ne zaboravite, gospodo, to je strani kapital, to su strane kompanije. Cement bi se prodavao i da je potpuno drugačiji vlasnički odnos, ali tada je bilo bitno da se prodaju cementare. Nisu kupovali, recimo, fabrike na Novom Beogradu, „IMT“, za proizvodnju traktora, ali kupovali su cementare, kupovali su pivare. Kupovali su ono što je atraktivno. Kupovali su duvanske industrije: „Filip Moris“ i „Britiš tabako“ Uspostavili su monopol odmah posle 5. oktobra. Posle 5. oktobra, ne zaboravite, „Merkator“ je došao na ovo tržište kao monopolista. Pa, to je bio uslov da dođu ovi na vlast iz DOS-a, da ih podrži onaj Janković kriminalac, što je bio nekada vlasnik „Merkatora“ Sada je to sve spojeno u jedan koglomerat koji se zove „Agrokor“, a pod njegovom upravom su i „Idea“ i „Merkator“ Oni i dalje bivstvuju na tržištu, da ne zaboravim i „Rodu“ Oni i dalje su prisutni na tržištu, samo još formalno pod različitim nazivima. Kada se pogleda koncentracija kapitala, pa kud ćete bolji primer. Koncentracija kapitala je tu. Koncentracija kapitala nije u nekim bankama ili finansijskim organizacija, pa oni obavezni za godinu dana da ga plasiraju. Ne, nego je u „Agrokoru“ I dalje je to hrvatska firma i nikome ne pada na pamet da kaže – čekajte ljudi, da vidimo kako je proces privatizacije uopšte tekao kada je u pitanju dolazak „Idea“ na ovo tržište. Zašto? Pa, zato što se samo menjaju imena i prezimena, maltene, kako bi to običan čovek primetio, ništa se tu ne menja, ne sme niko da čačne u to zato što je to osinje gnezdo. A, da se neko ozbiljno upusti u takve stvari, kao što vi ovde navodite niz primera, većim delom iz ovog razloga što ste rekli neosposobljenost sudija da vode ovakve procese. Tako i ovo. Da bi se ušlo u analizu privatizacija koje su izvršene tu moraju biti stručni ljudi. Mi takvih ljudi više nemamo. Vi ste svedoci, uostalom i vi radite, jednim delom, kada su u pitanju ova poglavlja, po zakonima koji su fotokopirani. Nije to delo ili učešće naših stručnjaka, nego fotokopirani, skenirani, čak je to dato na iskrivljenom srpskom jeziku, jekavica, koji koriste, zloupotrebljavaju Hrvati. Pa, nisu čak uspeli ni da prevedu to, redakciju neku jezičku da izvrše. Čak su dali, pa kako mi po tim zakonima koje fotokopiramo, nama više ne trebaju pravnici, ne trebaju nam ekonomisti. imamo u vidu ovo što sam govorio da nam ne trebaju ni mladi stručnjaci, pa šta smo mi? Mi smo kolonija i kao kolonija ne možemo, niti imamo bilo kakav mehanizam, a pogotovo nemamo pravo da se suprotstavimo onima koji su nas takvima napravili. Moraju ovi izveštaji, kao i prethodna dva dana, ovi izveštaji su opomena. Gospodo, moramo potpuno drugačije da razmišljamo. Moramo našu pamet da iskoristimo da unapredimo našu privredu. Ne možemo sve, nije to idealno. Moramo sprečavati konkurenciju tako što ćemo vratiti carine na poljoprivredne proizvode, za početak. Gde to ima, ljudi, da ulazite slobodno na tržište, a onda zagovarate da će to razviti poljoprivredu u Srbiji? Evo kako razvija. Hranimo se u „Lidl“ Roba sumnjivog porekla. Šta nam proizvode ovi mesne prerađevine? Roba koja je istekla u robnim rezervama, starije meso koje je sadržano u mesnim prerađevinama nego neki od nas po godinama starosti. Kako ovaj određeni broj ljudi u komisiji i svi ostali koji rade na tom poslu kako to da spreče? Uvek će vas hvaliti ovi iz EU, jer oni imaju tu naviku. To je kod njih nekakva matrica koja se vrti. Oni hvale, tako su hvalili Bugarsku. Samo da vam kažem primer koji vi znate. Oni su Bugarskoj, ubedili su Bugare ulaskom u EU da njima ne treba ruža. Od ružinog ekstrakta dobijaju se kvalitetni mirisi. Bugarska je bila jedna od vodećih proizvođača tih mirisa, finalnog proizvoda. Preselili su tehnologiju u Nemačku. Znate kako su ih ubedili? Rekli su – to je prevaziđena tehnologija, taj miris se više ne koristi i to vas unazađuje. Kada su oni uzeli tehnologiju, Bugari ostali bez ruža, ostali bez mirisa, bez proizvoda gde su ostvarivali značajna devizna sredstva, sad im kažu – sad ste bogati. Znate zašto su bogati? Zato što su u EU, a nemaju svoju proizvodnju. Zato što je to njima matrica po kojoj funkcionišu. Mi srpski radikali vas upozoravamo, ne govorim ovo vama kao članovima komisije da bi vama spočitavali da niste uradili svoj deo posla, nego govorim onima koji su najodgovorniji u ovoj državi da je poslednje vreme da im skrenemo pažnju na ne mali broj mladih, pametnih ljudi. Tu leži mogućnost Srbije da se bori protiv monopola.